Tak tady bude trochu delší rekapitulace. Volební komise vyhlásila lhůtu do konce minulého měsíce na podání nominací na volbu kandidáta. Připomenu, že už v současné době v této radě není obsazeno jedno místo, ve druhé polovině května se uvolní dalších šest míst a následně v červenci ještě jedno místo. My jsme diskutovali tu situaci ve volební komisi a vzhledem k tomu, že nyní chybí jeden člen, tak bude možné zvoleného kandidáta s nejvyšším počtem hlasů jmenovat do funkce předsedou vlády ihned, pokud bude zvolen.

Proto se snažíme té situaci předejít a začít volit s předstihem.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. V rychlosti, já už jsem to řekl před chvílí, volební komise i ve svém usnesení právě podchytila jednotlivá data, kdy může premiér zvolené členy podle počtu hlasů, které dosáhli v jednotlivých kolech, jmenovat do jejich funkcí. Usnesení jsme vám doručili a já nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu nejen k navrženým kandidátům, ale i ke způsobu hlasování. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím žádného přihlášeného, tudíž obecnou rozpravu končím, a vzhledem k tomu, že jste navrhli tajnou volbu, musíme o tom rozhodnout hlasováním.

Proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat, a vás, pane předsedo, poprosím seznámit nás s dalším postupem. Protože jsme rozhodli o tajné volbě, nyní prosím v tomto bodu, abychom ho přerušili.

Ano.

Odhaduji, že budeme schopni za půl hodiny volby sečíst, takže předpokládám, že ve 14 hodin budeme schopni oznámit výsledky a poté ukončit dnešní schůzi Poslanecké sněmovny. Dobrá, děkuji.